Ano, poznačil jsem si tento návrh, o kterém rozhodneme v hlasování.

Je škoda, že nemáme zákon o referendu. Možná si vzpomínáte, před sedmi lety Švýcarsko hlasovalo o tom, jestli si prodlouží dovolenou ze čtyř na šest týdnů. A budete se divit, dvě třetiny hlasů, 67 % hlasujících to odmítlo.

Jiná možnost není.

Děkuji.

Samozřejmě ekonomika má vždycky rub a líc. To znamená, lze řešit otázku na jedné straně toho snižování mezd, na druhé straně ovšem také lze řešit zvyšování produktivity práce.

Děkuji a reagovat faktickou poznámkou bude pan poslanec Vácha.

Dámy a pánové, já mám možná takovou hloupou otázku. Mě by zajímalo, jak to bude řešeno potom v kolektivních smlouvách, protože dnes v těch kolektivních smlouvách je většinou napsáno, že mají jeden týden navíc, tak aby náhodu ve chvíli, kdy to schválíme, ti zaměstnanci automaticky neměli těch šest týdnů dovolené. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Feri.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tedy rozhodně prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasím se svým ctěným kolegou Hrnčířem, a to z prostého důvodu.

A nejenom že to patří prostě do jednadvacátého století, tak to má být, s takovým argumentem se prostě nedá v rámci projednávání takto složité otázky s takovými možnými dopady do národního hospodářství pracovat. Děkuji. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, všechno podstatné už tady zaznělo. Já bych opravdu rád zdůraznil i navázal na slova předkladatelky. Ten návrh zákona byl možná předjednán na sociálním výboru, ale nebyl předjednán na výboru hospodářském a ani s těmi podnikatelskými svazy, kterým takovéhle zodpovědné rozhodnutí náleží. Než toto bude uděláno, než bude existovat jiné vyjádření než negativní, myslím, je zbytečné, abychom tím zatěžovali Sněmovnu, a proto já dále trvám na návrhu na jeho zamítnutí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům.